S ohledem na průběh legislativního procesu, jehož délku nebylo možno předjímat, nemá nyní dělená účinnost opodstatnění, neboť uvedené datum již uplynulo. Z tohoto důvodu se navrhuje vypuštění uvedených slov. Zákon tedy nabude účinnosti jako celek 15. dnem po jeho vyhlášení.